Myslím si, že vůči občanům je to velmi nefér a předpokládám, že tato Poslanecká sněmovna se k tomu postaví čelem a že předřadí tento bod jako dnešní bod jednání Poslanecké sněmovny, a to po lex Ukrajině V. Takže bych vás požádala, paní předsedkyně, zda byste si mohla zaevidovat přeřazení tohoto bodu o zmrazení platů politiků jako druhý bod po pevně zařazeném bodu lex Ukrajina V. Děkuji. Další přihlášku předpokládám, tak vám zapínám dalších pět minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Druhý bod, který bych chtěla zařadit, se týká stavu legislativní nouze. Je úplně opravdu nehorázné, že vláda nejenom že přišla s tím, že změní zákon o důchodovém pojištění, o kterém hlasovala per rollam, ale hlasovala i o stavu legislativní nouze. Tento stav legislativní nouze bohužel potvrdila paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, která nám v pondělí poslala, že na základě návrhu vlády vyhlašuje podle § 99 odst. 1 stav legislativní nouze, který může být vyhlášen za mimořádných okolností, kdy jsou základním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo když státu hrozí značné hospodářské škody.

Pokud se to nestihne, tak by tedy došlo k tomu, že by všichni senioři tu valorizaci, kterou mají dnes uvedenou zákonně a na kterou mají nárok, tak by ji všichni dostali. Takže já vás, paní předsedkyně, žádám, zda by bylo možné zařadit druhý bod s názvem Stav legislativní nouze a zda by to mohlo být zařazeno pak za ten bod, který chci předřadit zmrazení platů politiků. Děkuji vám. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Babka se svojí přihláškou a následuje pan poslanec Feranec. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, já určitě nebudu dlouhý. Já navážu na to, co jsem zde již říkal a navrhoval včera, a to je předřazení čtyř bodů, týkajících se výročních zpráv o činnosti a hospodaření České televize. Jenom rychle zopakuji ten důvod, proč to navrhuji. My zde máme mimořádnou schůzi a i snad na této schůzi v pořadu zákon ve třetím čtení o Českém rozhlase a České televizi je to novela, která mění počty radních v České televizi a mění způsob volby generálního ředitele České televize a Českého rozhlasu. My v rozpravě o tomto bodu máme primárně dvě obavy a jedna z těch obav je, že přijetí tohoto zákona v současné chvíli, kdy je otevřené již výběrové řízení a probíhající výběrové řízení, je podle nás nemožné.

V případě neschválení dvou po sobě jdoucích zpráv může Sněmovna Radu České televize či jinou radu, ale radu, v tomto případě Radu České televize, odvolat.

Tyto mé obavy však rozptýlil ve středu při mimořádné schůzi předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, který zde na mikrofon řekl, že pětikoalice samozřejmě nechce radu, jakoukoliv radu, odvolávat jako celek, a zdůvodnil to i tím, že mimo jiné v té novele o zákoně České televize tuto možnost plně vypouští. A já bych vás, paní předsedkyně, poprosil, a myslím si, že bychom mohli hlasovat o tom mém návrhu en bloc, protože ty návrhy spolu úzce souvisí, a rád bych, kdyby byly zařazeny tak, aby byly zařazeny všechny.

Děkuji.

Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, dámy a pánové, navrhuji k pořadu dnešní schůze zařadit nový bod, jak jsem to navrhoval už v úterý. Název toho bodu je Zrušení stavu legislativní nouze a navrhuji to zařadit jako druhý bod programu, respektive po projednání zákona lex Ukrajina. Rozdělil bych to na dvě skupiny, dvě skupiny důvodů. První jsou legislativní důvody, druhé jsou důvody společenské. Legislativní důvody my říkáme od začátku, že tady nebyly splněny podmínky jednacího řádu, konkrétně § 99 odst. 1 pro vyhlášení stavu legislativní nouze.